Cíl byl samozřejmě dát alespoň nějaký nástroj komunální sféře, starostům, městské policii.

To byl ten cíl. Jestli dáme dohromady ještě nějaké analýzy, nebo nedáme, to nevím.

Já vám děkuji.

Slyším, že někdo klepnul. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem vás teď všechny odhlásil.

Kdo je pro?

Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny.

A v neposlední řadě bych chtěl tímto navrhnout i změnu účinnosti tohoto zákona.

Děkuji za pozornost. Já vám děkuji. Nikoho nevidím. Končím podrobnou rozpravu. Neeviduji žádné další návrhy, které bychom v této fázi hlasovali, takže všem děkuji a končím druhé čtení tohoto návrhu.